Mladá žena např. po operačním výkonu není schopna normálního těhotenství a toto za ni vlastně plní tuto roli náhradní matka.

Na druhou stranu to samozřejmě skýtá mnoho otázek, především etických otázek, a mnoho možností, jak tohoto zneužít. Po celém světě není právní úprava jednotná, dokonce např. Spojené státy, jednotlivé státy Spojených států se neshodnou na právní úpravě. V České republice je to do této chvíle tak, že tyto zákroky probíhají jaksi paralege, Česká republika žádnou právní úpravu nemá.

Takže se ptám, pane ministře, zda a kdy se Česká republika dočká právní úpravy náhradního mateřství. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní, poslankyně, a nyní dávám slovo paní poslankyni Pěnčíkové, která bude interpelovat ministra dopravy. Prosím, máte slovo. Vážený pane ministře, dne 11. února tohoto roku jsem vás interpelovala ve věci zpoplatnění tzv. obchvatu města Kroměříže. Ve své odpovědi jste uvedl: